Děkuji. Hezký dobrý podvečer, vážené kolegyně a kolegové. Já bych se ráda přihlásila ke sněmovnímu dokumentu 6963.

Dále se jedná o snížení kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí, celkově o 4 mld. úspor. V České republice došlo za posledních třicet let k bezprecedentnímu vzestupu kvality životního prostředí, a to primárně z důvodu zbohatnutí české ekonomiky a z toho plynoucího společenského tlaku.

Dále je to snížení kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli odvody do rozpočtu do Evropské unie o 10 mld.

Děkuji vám. Děkuji.

Děkuji.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi je součástí české zahraniční politiky. Česká republika může prostřednictvím organizací realizovat své zahraničněpolitické cíle, získávat zkušenosti z mezinárodního prostředí a uplatňovat je ve státní správě. Spolupráce s mezinárodními organizacemi může také přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a ke zlepšení výkonu státní správy. Předpokladem pro naplnění tohoto potenciálu je však efektivní využívání možností této spolupráce. Gestory této spolupráce jsou správci jednotlivých kapitol státního rozpočtu v závislosti na věcném zaměření činnosti mezinárodních organizací a koordinační úlohu má plnit Ministerstvo zahraničí. Spolupráce s mezinárodními organizacemi je v naprosté většině případů spojena s hrazením povinných příspěvků, často na financování činnosti organizací, které se pohybují ve výši kolem 3 mld. korun ročně. Kromě povinných příspěvků mohou být hrazeny i další příspěvky, to jsou dary a platby na konkrétní účel, který organizace zabezpečuje a jejichž výše činí ročně téměř 1,5 mld. korun, tedy celkový náklad je kolem 5 mld. korun. Od března do října roku 2019 probíhala napříč resorty kontrola kontrolního úřadu, jejímž cílem bylo prověřit účelnost prostředků poskytovaných mezinárodním organizacím státem za období 2014 až 2018.

Realizované úspory byly spíše výjimkou a byly minimální. Ke zvýšení efektivnosti spolupráce s mezinárodními organizacemi také nedošlo a meziresortní koordinace se nezlepšila.

Celkem bylo hodnoceno 477 organizací. Mezi položkami dotazníku bylo i vyhodnocení přínosu členství a vyhodnocení jeho zahraničního významu.

Z hlediska zásadního zahraničního významu bylo pozitivně hodnoceno pouhých 21 organizací, tedy 4,5 %. Z toho plyne, že zahraničně téměř bezvýznamných účastí máme 90 %. Pokud se podíváme, co to znamená rozpočtově, potom finance vynaložené na mezinárodní organizace, u kterých gestoři nevyhodnotili přínos spolupráce, představují jen na povinných příspěvcích téměř 850 mil. korun ročně.

Tuto úsporu poukazuji ve prospěch kapitoly 396, tedy ke snížení státního dluhu.